Zkrátka neříkejte, že to není připravené.

To bylo překvapení! A my to budeme podporovat.

Naši politiku dělá vláda.

A teď to vyjádření premiéra Orbána, které bylo zkreslené a titulek byl zase nějakým způsobem... aspoň jsem si to ověřoval, hlavně volal kvůli tomu, aby... a staral se o maďarské občany.

Naším programem není antikoalice. Naším programem je prosperita České republiky a jejích občanů.

A je to jen zlomek toho, co naše vláda udělala.

Kde jsou ti proočkovaní lidé, kde jsou očkovací obvodní lékaři, praktici?

Kolik je, kolik je?

Nebo další léky? Co jste dělali?

Deset minut. Toto jsme dělali, od rána do večera.

Takže bych byl velice rád, abyste byli objektivní.

Ano, solidarita.

My jsme nakoupili testy dokonce února.

Ale prosím vás, neříkejte nepravdy.